Děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným je pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče Blažku, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Já myslím, že my tu několik hodin, možná dnů diskutujeme o proceduře, jak mají vznikat zákony. A teď nepřicházím proto, abych to rozsuzoval. Tady zkrátka vzniká nějaká většina, která chce určitým hlasováním něco rozhodnout, a ten spor je a bude o to, zda byla zachována procedura. A myslím si, že bude dobré, aby někdo vyjasnil, co se v proceduře může a nemůže.

Musí být napsána šalamounsky v tom smyslu, aby nedocházelo k tomu, že bude nejistota v tom, jaké daně tento stát vybírá.

Chápu, že na tomto plénu mnozí poslanci z ČSSD v této věci nevystupují, neboť je to politicky zvolená nějaká taktika, ale u Ústavního soudu by měli a budou muset říci pravdu. Chci tady férově informovat, že pokud k té ústavní stížnosti dojde, myslím si, že by se mělo požadovat po Ústavním soudu právě toto, to znamená výslech všech členů klubu ČSSD, včetně na klubu přítomných ministrů a pana premiéra, protože jenom tak může Ústavní soud posoudit, zda tento zákon vznikal podle pravidel, či nikoliv.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, chci říct, že jsem nováčkem v této Poslanecké sněmovně. V médiích jsme četli informace, že opozice chce obstruovat toto jednání Poslanecké sněmovny. Já musím dodat, že protahování této schůze je do této chvíle zásluhou vládní koalice. Nerozumím tomu, a je to podle mě flagrantní porušení ústavního pořádku, že o řádně schváleném zákoně, respektive o jediném pozměňovacím návrhu a následně samotném tisku, kdy byla možnost, a předsedající tady měl ještě slovo a slovo uděloval, ještě před udělením přestávky, byla možnost podat námitku proti hlasování. Toto se nestalo, klub sociální demokracie si vzal přestávku a tušíme asi, co se na tom klubu dělo. Po více než hodinové přestávce vystoupil pan poslanec Šincl a zpochybnil svoje hlasování. Já bych chtěl ocitovat článek 26 naší Ústavy: Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. My dnes při hlasování, pakliže k němu dojde, při opakovaném hlasování o témže návrhu zákona, to znamená, bude se tady rozhodovat znovu už rozhodnutá věc, znovu už schválený zákon, uvidíme, jestli se 17 poslanců sociální demokracie řídilo pokyny vedení sociální demokracie.

Protože pan poslanec Šincl vystoupil ne bezprostředně po tom hlasování, ale ve spojitosti s jednáním klubu sociální demokracie. To znamená, dá se dedukovat, že vystoupil na základě pokynů, které dostal od své vlastní politické strany. V tom se připojuji k panu poslanci Blažkovi, který zde hovořil již o podání té ústavní stížnosti. Já sám se k ní také připojím poté, co bude případně dokončen ten legislativní proces. Čili já pokládám tento postup, a může tady kdokoliv říkat, že už se v minulosti stal, tak je to špatně v minulosti a je to špatně v současnosti. Přece není možné říkat už se nám to jednou dvakrát stalo, ohnuli jsme Ústavu, ohnuli jsme zákony, říkáme občanům České republiky: procedury jsou na nic, zákony se mohou porušovat, jednací řád Poslanecké sněmovny se může porušovat, nálezy Ústavního soudu se mohou porušovat.

Děkuji za pozornost. Další do diskuse je přihlášena paní poslankyně Putnová, po ní pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré poledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. V minulých dnech jsme věnovali desítky minut tomu, abychom rozebírali proceduru a jednací řád Poslanecké sněmovny. Přesto tady nezaznělo něco, na co bych chtěla ráda upozornit, totiž fenomén, že se do Poslanecké sněmovny vloudil princip manažerského řízení. Šéf, v tomto případě pan vicepremiér Babiš, usiloval o výsledek hlasování, a když ten byl v rozporu s jeho záměrem, prosadil prostřednictvím sociální demokracie nové hlasování. Ale tak to nefunguje a nemělo by fungovat v parlamentní demokracii. Parlamentní demokracie má mechanismy, které jsou zdlouhavé, vyžadují trpělivost, vyžadují jednání, ale jsou právě proto z řady důvodů tak nekonformní proto, aby zabránily silovému a mocenskému prosazení názoru jedinců. Chtěla bych se obrátit prostřednictvím pana předsedajícího na své kolegy ze sociální demokracie: Vy přece nejste zaměstnanci firmy. Vy přece nejste podřízení. Vy jste demokraticky zvolení zákonodárci, kteří se budou zodpovídat svým voličům. Alespoň jsem se do středy domnívala, že tomu tak je. Já děkuji paní poslankyni Putnové. Dalším přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera, po něm pan poslanec Korte.